Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji za slovo. Já bych na úvod rád řekl jednu věc k proceduře, tak abychom se vyhnuli zbytečným diskusím, případně nepochopení v průběhu dnešního jednacího dne. Tak jak už zaznělo z úst paní předsedkyně, schůze byla svolána podle § 99 jednacího řádu a to znamená, že celý § 53 jednacího řádu se nepoužije. Na vysvětlenou.

Takže to jenom na vysvětlenou, abychom se tady potom nedohadovali, jestli se má v 19 či 21 hodin schůze přerušit. A pokud jsem se přihlásil do rozpravy k legislativní nouzi, tak mi dovolte jenom krátké vyjádření a možná dovysvětlení toho, co mylně občas zaznívá ve veřejném prostoru a v médiích, když se dotazují mnozí nebo i veřejnost na to, zda je oprávněné projednávat návrh zákona o úpravě mimořádné valorizace v legislativní nouzi.

To nikdy nebylo zpochybněno. Nicméně vláda pracovala s těmi předpoklady, s tou predikcí, kterou vydala centrální banka Česká národní banka, o které také hovořili zástupci Národní ekonomické rady vlády, a to že ta mimořádná valorizace se nákladově bude pohybovat někde okolo 15 miliard korun, v těch nejčernějších předpokladech okolo 20 miliard. I z úst ministra financí jasně zaznělo, že s tímto nákladem, s touto položkou, si je státní kasa připravena poradit.